Zrušením upravené přílohy LMP ve vzdělávání se tedy ruší systematicky propracovaný, vysoce erudovaný systém vzdělávání těchto dětí. Jeho cílem bylo dosažení maximálně možného vzdělávání žáků s mentálním hendikepem a následně jejich uplatnění v praktickém životě.

Pokud jsem dobře informován, tak se proti tomuto záměru postavila veřejnost. Podepisovala se petice, kterou v závěrečné fázi podepsalo více než 68 tisíc občanů České republiky. Děkuji za odpověď. Děkuji panu poslanci. Předám řízení schůze.

Prosím, máte slovo.

Naposledy v dubnu minulého roku NATO kritizovala vybavenost Armády České republiky s tím, že by byla v případě skutečné krizové situace zcela nepoužitelná.

Po takovém vyjádření bych očekával zásadní otřes. Ptám se proto, jaké plány má Ministerstvo obrany na krizové situace velkého rozsahu, kdyby současné méně než minimální počty nestačily. Máme vůbec takovou variantu? Mám tomu rozumět tak, že tato země nemá pro případ krize jiné zálohy než pár set vojáků? Kdy byl naposledy vyhlášen skutečný, předem neoznámený poplach? Kolik vojáků by se reálně v tomhle okamžiku dostavilo do kasáren, když jsou navíc útvary nenaplněné a o desítky procent? Zvládly by například centralizované muniční sklady zásobit v případě třeba jen cvičného poplachu všechny útvary? Proto se vás ptám, pane ministře, jaké kroky jste učinil k tomu, aby stávající kriticky stav Armády České republiky se změnil k lepšímu. Děkuji. Já děkuji a poprosím pana ministra o odpověď. Děkuji, paní předsedající.

Asi bych měl začít u financí, jak to tak bývá, a to ve dvou ohledech. Jednak v tom, že se snažíme stávající finance investovat hospodárněji a že se nám snad daří nenavázat na poměrně dlouhou sérii flagrantních případů nehospodárnosti nebo i něčeho horšího, ale také v prostém nárůstu toho rozpočtu, který je patrný. Ten nárůst samozřejmě můžeme diskutovat, jak by měl být dynamický více či méně, ale je nepopiratelným faktem. To, co je, řekněme, mimo kategorii toho financování nebo s tím úzce souvisí, je jakýsi koncepční dlouhodobý záměr.

Je to materiál, který na příštích deset let určuje, co armáda potřebuje, v jakém množství to potřebuje a proč to potřebuje.

Já bych si dovolil trošku označit některé výroky z minulého roku jako mediální, jako záměrně jakoby výrazné, provokativní, negativní.

Je to vážný problém z hlediska jakéhosi dlouhodobého plánování, není to žádný vážný problém z hlediska potřeby té země.

Pokud bychom měli nějaký problém z hlediska migrace, tak se prostě nějaká cvičení zruší, tak se prostě sáhne, a možná i docela krvavě a já si nepřeji, aby se to stalo, ale je tady samozřejmě ta možnost a naprostý forhont a přednost dostane bezpečnostní situace u nás doma, včetně povolání záloh.

Já děkuji. Táži se pana poslance chce položit doplňující otázku. Prosím.

Druhá věc.

Je to hospodárné nakládání s majetkem armády? Poprosím pana ministra o odpověď. Čili mohu ale odpovědět v tom smyslu, že průběžná schopnost zásahu nebo pohotovost je kontrolována permanentně. Já nevylučuji, že sáhneme i k něčemu, co jste tady, pane poslanče prostřednictvím paní předsedající, naznačil. Čili za mého působení se tak nestalo, abych odpověděl jednoznačně a stručně. Co se týče letadel CASA, tak opravdu nevím, odkud máte tu informaci, protože poslední ambicí jakéhokoliv ministra obrany je patrně koupit casu dráž než paní Parkanová.

Je to rozpracovaný teoretický plán, ale už teď já nemůžu říci přesnou nabídkovou cenu, ale je samozřejmě nemyslitelné, aby to bylo za cenu, která je srovnatelná s tou minulou, a to bez ohledu na to, že od té doby už uplynula řada let a ta cena by mohla být vlastně docela logicky vyšší. Není to myslitelné, aby byla vyšší. Děkuji panu ministrovi. Prosím dalšího v pořadí, aby přednesl svoji interpelaci.